Na druhou stranu ale musíme také vnímat, v jakém kontextu se o těchto věcech bavíme, jak vypadají podmínky chovů v ostatních zemích Evropské unie, když máme společný trh.

Pokud to bude platit i pro třetí země, tak potom ty podmínky vůči našim chovatelům a ten cíl, který se tady sleduje, bude naplněn.

No zdaleka nejsou.

Děkuji.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

A nyní s přednostním právem se mi přihlásil pan poslanec Válek za poslanecký klub TOP 09 a poté pan poslanec Faltýnek. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Ono je vždycky obtížné hlasovat a diskutovat o legislativě, kde se emoce, fakta a řekněme věda jaksi nepotkávají, ale často stojí proti sobě. Já bych se pokusil shrnout stanovisko klubu TOP 09, o kterém jsme dlouhodobě diskutovali, a troufnu si říct, že jsem v tom klubu spíš na pozici toho ratia, těch faktů a vědy. Ten důvod je jednoduchý.

Prostě dívejme se na to svým způsobem jako na nějaký pokrok, na nějaký vývoj, na nějaké změny. A z toho důvodu se domníváme, klub TOP 09, že je potřeba podpořit pozměňovací návrhy, které ukončí v nějakém horizontu klecové chovy tak, aby to samozřejmě co nejméně postihlo ty, kteří se tomu budou muset přizpůsobit, a samozřejmě jde nám o kvalitní produkty pro naše občany.